Kad piše briše se, to je u redu, a kad neko stavi zarez to nije u redu. Hvala na vašem shvatanju. Samo vi izvolite sa vašim amandmanima, 250 poslanika ima pravo da podnosi amandmane.

Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić i Sreto Perić. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 41. ovoga zakona. Ovaj amandman je u duhu mojih prethodnih amandmana, odnosno amandmana na član 38, koji se odnosi na Zavod za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Razlika je samo u tome što je sada u pitanju, ne Zavod nego Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ono što sam rekao u amandmanu koji se odnosio na Zavod, sve isto važi i za Centar koji se odnosi na stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Naime, poznata je činjenica, nažalost, da se broj učenika sve više u našim školama smanjuje, ali tu tendenciju ne prati smanjenje broja administracije, nego naprotiv, administracija se na neki način, čini mi se sve više uvećava.

Amandmanom sam tražio da se briše tačka 14. koja kaže – Pomoć, ovaj Centar, između ostalog radi šta radi, pruža pomoć u koordinaciji socijalnog dijaloga i partnerstva na različitim nivoima, planiranja, razvoja i ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Po meni, ova odrednica ne znači ništa, nejasna je sama po sebi, a samim tim je i neprimenljiva u praksi. Ako imamo u vidu član 35. ovog zakona, gde se kaže da članove ovog zakona čine i stručnjaci iz oblasti stručnog obrazovanja, mislim da je ta odrednica, nekako nespretno rečena, u srednjim stručnim školama ne postoje stručnjaci za stručno obrazovanje, jednostavno, to su profesori, odnosno nastavnici stručnih predmeta u stručnim školama. Hvala.

Amandman je o besplatnim udžbenicima za svu decu. O tome da je obrazovanje pravo deteta, da porodice u Srbiji jako loše žive, da imaju jako mala primanja, 57.000 dinara, da udžbenici koštaju od 10.000 do 17.000 dinara, pa ako porodica ima dva deteta, tri deteta, imaju nemoguću misiju da nabave udžbenike. Roditelji često uzimaju kredite od banaka da bi kupili udžbenik, ovo je jedinstveno u svetu, da čitava industrija koja je napravljena oko udžbenika služi za pljačkanje roditelja. Tome bi trebalo stati na kraj. Treba primeniti rešenja koja postoje u uređenom svetu, u Severnoj Americi, u EU, postoje čak i Bocvana i Rusija imaju sistem u kome deca dobijaju udžbenike u školi. Roditelji dovedu decu u školu, tamo u školi dobijaju komplet udžbenika i to o trošku budžeta, time su u velikoj meri rasterećeni roditelji. Svi koji govore da u budžetu nema novca za ovo, obmanjuju građane Srbije. Da bi se nabavili udžbenici za sve njih, dovoljno je 0,23% budžeta Republike Srbije. To je duplo manje nego subvencija koju dobija „ER Srbija“ To je deset puta manje nego od subvencije koje se daju stranim investitorima, koji ovde otvaraju mesta za jeftinu radnu snagu. Znači, ovo je moguće uraditi ako je Vlada zaista zabrinuta za natalitet, ako je vladajuća većina zabrinuta za natalitet, trebalo bi da budu, ovo je najbolji mogući način da podstaknemo roditeljstvo, da pomognemo porodicama i da onda naša deca kao i ovi naši mališani, koji su pobegli iz zemlje sa svojim roditeljima, pa su u tim zemljama, uključujući i Rusiju u svetu dobijaju udžbenike da i oni imaju istu priliku. Vlada ima jednu priliku da pokaže da joj je stalo do naše dece i da pređe sa reči na dela.

Ja sam rekao, gospodine ministre, ako se sećate, da ovaj čovek, koji predlaže da se kupi 560 hiljada računara, neće imati hrabrosti da kaže koliko to košta. Znate iz kog razloga? Iz istog razloga iz kog ne ume da objasni zašto je onda davao subvencije „Er Srbiji“ 2013. godine, kada je bio ministar - jer nema pojma ni o čemu.

Ja se nadam da ste zapamtili da je prosečna plata 57 hiljada i da udžbenici koštaju između 10 i 17 hiljada. Ako ste to, gospodine Šarčeviću, zapamtili, idemo dalje. Nema potrebe da se ponavlja?

Gospodine Šarčeviću, u nekim našim odeljenjima, sedmi, osmi razred osnove škole, a zašto da se ne kaže i u nekim srednjim školama, prosvetni radnici kada treba da uđu u učionicu oni se pripremaju kao za gladijatorsku borbu. Smejte se vi, ali tako je. Imam komšije koji imaju te muke i oni kažu – kada treba da dođem u III/3 hvatam se za glavu. Tu su mobilni, tu su rakete, tu je ovo, tu je ono. Ne sme nijedna disciplinska mera, niti da se kaže odloži mobilni, ne igraj se, izađi napolje, pošto ne slušaš pozovi roditelje, pogotovo „pozovi roditelje“ Ako kaže pozovi roditelje, onda će otac i majka da napadnu prosvetnog radnika. S kojim pravom oni njihovog miljenika upozoravaju da treba da uči? Ako već pravite taj Centar za usavršavanje, obaveštavanje i obrazovanje prosvetnih radnika, onda morate da uvedete i borilačke veštine. Smejte se vi, smejte. Kada jedno društvo izgubi taj sistem vrednosti, onda sistem vrednosti koji prosvetni radnici pokušavaju da nametnu deci koji su učenici i koji po definiciji ne znaju, sazrevaju, treba da saznaju, je nemoguća misija. Zašto je nemoguća misija? Pa, evo vam, gospodine Šarčeviću, pogledajte reklame - Nemam posao, nemam devojku, hajde da upišem IT akademiju „Comtrade“,pa ću da rešim pitanje i posla i devojke. Hajde, prošetajte se glavnim ulicama naših mesta. Prva stvar o kojoj će te da pomislite je da mislite da ste u inostranstvu, da li je Italija, da li je Engleska, da li je Nemačka. Prođite ceo Beograd, ako nađete u jednoj ulici da piše krčma, u tri ako piše restoran. Znači, ako u društvu sistem vrednosti se ne promoviše na svakom mestu, pa nemojte da očekujete od prosvetnih radnika da mogu nešto značajnije da naprave. E sad, u ovom Centru kako se vrednuje njihov kvalitet i kako se utiče na kvalitet da i prosvetni radnici stiču nova znanja kako bi mogli da prenose ta znanja učenicima? Opet se nalazimo na terenu papira. Jedan papira kao dokaz da je prošao obuku, da je uzeo priručnik, da je savladao to gradivo, a da li ga je prosvetni inspektor obišao ili ga nije obišao… Gospodine poslaniče, sa vama bih se složio oko 90% ovoga što pričate. Teško je raditi u prosveti. Danas smo o svemu pričali, sem o tome. Naravno da se deca ponašaju prema ukupnom društvenom ambijentu u kome žive, ali mi smo zato na mnogo mesta stavili šta sve mora da se uradi po tom pitanju i pojačali disciplinske mere i odgovornosti. Pravilnici o ponašanju, gde vi citirate neke elemente, su vrlo pooštreni, počev od upotrebe mobilnog na času do mnogo čega. Time i sam zakon, odgovornost roditelja i svih drugih na neki način ponovo stavljamo u žižu. Ovaj zakon ima za potrebu da zaštiti kolege koji rade u prosveti, koji se susreću sa bahatim ponašanjem pojedinih učenika i pojedinih njihovih roditelja koji zastupaju takvo ponašanje, tako da i saradnja sa drugim ministarstvima, tu ćemo imati vrlo nizak prag tolerancije i razumevanja za ovakve stvari. Naravno, nešto što se pokvari ne može se preko noći ni popraviti. Na ovome treba mnogo duže da se radi. Hvala.

Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da oni koje sam ja nazvao udruženi zločinački poduhvat odbijaju suve činjenice i to nazivaju uvredom, ja moram da kažem da ovaj Zavod za obrazovanje, posebno Centar za profesionalni razvoj zaposlenih, treba jednom mom kolegi da objasni da je 400 hiljada ličnih dohodaka u ovom trenutku vredno oko 180 miliona evra. Kada zaposleni ponesu kući tih 180 miliona evra oni, za razliku od njihovih ovih velikih tajkuna koji su na nekim Devičanskim ostrvima i tako dalje, taj novac potroše u zemlji. To je najbolje raspoređeni novac. Za tih 180 miliona evra bi oni potrošili PDV koji bi mesečno iznosio 36 miliona evra. Toliko bi se slilo samo od PDV-a u kasu države, a to je 432 miliona evra godišnje i odatle bi lako mogli da izdvojimo 300 miliona i da platimo i računare, udžbenike, uniforme, prevoz, hranu i što god hoćemo, dopunski da platimo ono što danas nemamo. Mi to danas nemamo takođe, a oni kukaju zbog penzija, ali tih 400 hiljada na godišnjem nivou oštete razne fondove doprinosima na plate milijardu i 200 miliona. Sad zamislite da imamo 480 miliona evra, koliko bi pripalo PIO fondu, koliko bi mogli godišnje da uvećamo penzije da nije bilo tog udruženog zločinačkog poduhvata, prosvećenog zla, stranke bivšeg režima i stečajnih upravnika. Hvala.

Pošto poslanik nije govorio o amandmanu koji je predložio, a ja ću da vam kažem šta je predložio.

Ima prava on na diskusiju, ja govorim o njegovoj povredi Poslovnika. Ne može on da povredi Poslovnik. Vi treba da ga sprečite da to radi. Ne mogu da ga sprečim, on govori o svom amandmanu. On je samo zarez dodao a nije uopšte govorio o zarezu. Gledam ja, našao sam zarez u prvoj rečenici, posle reči – obrazovanja, dodat je zarez. On mora da obrazloži zbog čega je dodao taj zarez. A vi treba da pratite da li on to radi. Malo pre sam vas gledao. Jeste problem, pošto ste vi nadležni za to. Hvala. Isto recite poslaniku pored njega da je predložio nekoliko stotina jednakih amandmana.

Ja mislim da poslanici imaju pravo da predlože amandmane kakve god žele, ako odbori kažu da je to u skladu sa Ustavom. Pustite vi to, niste baš pravi primer za ovo. Na član 42. amandman sa ispravkom zajedno su podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Član 42a. Taj član kaže da je obrazovanje pravo svakog deteta. Razumem da poslanici vladajuće većine ne žele to da slušaju, ali građani žele da znaju. Imamo ovde priliku da omogućimo besplatne udžbenike za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, da rasteretimo roditelje tog ogromnog troška za koji vrlo često uzimaju kredite u bankama. To je zaista potpuni apsurd, uzimate kredite u bankama da bi platili deci udžbenike. Oni koštaju, komplet, od 10 do 17 hiljada dinara. Prosečna primanja porodice, domaćinstva u Srbiji je oko 57 hiljada dinara. Očigledno je da je praktično nemoguće za porodicu da nosi ovaj trošak, pa moraju da uzimaju i kredite. Ako je vladajuća većina zaista zainteresovana, i Vlada zainteresovana, za pitanje nataliteta i pomoći roditeljstvu, ovo je najbolji način da se to uradi. Takođe, amandmanom smo predvideli da predškolsko obrazovanje bude dostupno svoj deci bez participacije roditelja i da to takođe bude trošak budžeta Republike Srbije. Ovo je način da pomognemo roditeljstvu, da pomognemo mladim parovima da se odluče da imaju decu, oni koji žele da imaju decu. Takođe, amandmanom predviđamo da prevoz za svu decu bude plaćen od kuće do škole i nazad. Ovo je posebno važno u ruralnim sredinama, udaljenim selima, gde bi država morala da preuzme taj trošak. Da lokalne samouprave snose taj trošak, jednostavno, nije realno, oni nemaju dovoljno novca za to. U svim zemljama uređenog sveta gde su pobegla naša deca u dijasporu, u Severnu Ameriku, zajedno sa svojim roditeljima, EU, pa i u Rusiju, nažalost, i u Bocvanu, znači, i tamo dobijaju udžbenike, samo u Srbiji ne. Znači, dosta je prazne priče, dosta je floskula, blata, napada. Hajde da uradimo nešto za roditelje. Roditelji vas gledaju. Uradimo nešto što je dobro za našu decu.

Dakle, SDS podržava amandmane koji idu u pravcu obezbeđivanja besplatnih udžbenika za decu. Smatramo da je to apsolutno moguće ostvariti i dokazano je da je moguće ostvariti, jer besplatni udžbenici jesu bili u jednom periodu. Ali, ono što je važno da građani znaju, koji možda nemaju decu u prvom razredu osnovne škole ili nemaju uopšte decu u školi, to je da mi ne da nemamo besplatne udžbenike i ne da nemamo besplatno osnovno obrazovanje, iako je to propisano u zakonu, nego su roditelji suočeni sa time da moraju da plate, pored udžbenika, pored sveski, pored dodatnih radnih sveski, pored užine, pored ručka, da plate i uređenje učionica. U školama u Beogradu imamo situaciju da je osvetljenje takvo… Ako država da besplatne udžbenike, onda će roditelji lakše moći da plate parket u učionici, osvetljenje, krečenje učionice, klupe i ormariće. To sve košta. I, sa tim se suočava svaki roditelj. Plaćamo obezbeđenje u školama, jer škola nema obezbeđenje i roditelji moraju to da plate. Dodatne radne sveske koštaju hiljadu dinara. Dakle, koliko košta parket, koliko košta krečenje, koliko košta osvetljenje u učionici? Sve to roditelji moraju da plate za decu koja idu u državnu školu. Kada sve to plate, nemaju pare za udžbenike koje bi mogla država da im obezbedi. Dakle, ono u kom pravcu idu ovi amandmani, to je da se pomogne i ministru da se više para obezbedi u budžetu za obrazovanje da bi stvarno osnovno školovanje bilo besplatno. Ja sam sticajem okolnosti i nekakav menadžer u obrazovanju, učio sam, pa mi išlo dobro. Iako je ceo budžet milijardu i 400 miliona za prosvetu, od toga je bar milijardu i 250 miliona za plate. Onda je zaista pitanje šta je tu besplatno? Mi govorimo samo o jednom segmentu, pravio sam biznis planove, kod mene ustanova plaća sve. Udžbenici su minorni deo ukupne cene plate i svega. Trenutak u kom se nalazi država, koja ima, ja mislim, 35 milijardi evra BDP, je nezavidan da bi moglo da se obeća više. Ali, mislim da može u vrlo skoroj perspektivi svašta da se reši. Mi ovim Predlogom zakona, videćete kasnije, imamo rešeno pitanje učeničke kompanije i đačkih zadruga, preko koje mislimo da mnoge stvari koje škole stiču kao sopstvene prihode, ne vide se, jer postoji pretnja da moraju da uplate u budžet Republike Srbije, pa jedno prijavim, tri ne prijavim. Znači, mi ćemo to učiniti vidljivim. Znači, sve škole koje mogu da obezbede da sredstva, upravo i jeste pitanje da nema samovolje direktora po ovom pitanju, a ima je koliko hoćete. Ako smo ove godine radili 396 škola i uložili skoro četiri milijarde dinara na njihovo obnavljanje, onda je u pitanju višegodišnje zapušteno stanje ne samo rasvete, nego i toaleta, sportskih sala i svega i treba jedna cela renesansa i slažem se sa vama da svaka dobrobit kompanija, veći budžet je nešto što prosveti treba. Hvala.

Mi samo da nastavimo, pošto je sada tema ovaj drugi zavod – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Naravno, isti oni nedostaci o kojima sam pričao ranije prisutni su i kad je u pitanju ova odredba koja reguliše ovu posebnu organizaciju. Međutim, džabe pričamo o ovim posebnim organizacijama, ukoliko nemamo u vidu celinu našeg obrazovnog procesa. Moram stvarno da vas pohvalim da ste krenuli sa nečim što se zove da država preuzme odgovornost za obrazovanje, jer do sada je to bilo nedefinisano, država se pita, selektivno se pita, a ovde ste jasno i glasno rekli – vi ćete da imenujete direktore, u nekom postupku koji je propisan, vi preuzimate odgovornost. Ministarstvo je i sada obezbeđivalo sredstva za plate zaposlenih u tom državnom predškolskom, osmogodišnjem i srednjem obrazovanju, i to je dobro i trebate još veću odgovornost da preuzmete. Naravno, sredstva su uvek problem i treba to premošćavati na razne načine, ali, ja moram da vam skrenem pažnju, više babica uvek daju kilavu decu. Vi niste značajnije promenili nadležnosti, mi čak nećemo doći do onih školskih uprava, kao deataširane delove Ministarstva prosvete koji na terenu obavljaju neke poslove. Tu postoji prostor da može da se napravi neka ušteda. Ovo sa privrednim aktivnostima škola zaboravite, od toga nema ništa. Tu nećete moći ništa da napravite., jer to su i tako mala sredstva. Ako biste mogli da centralizujete javne nabavke i da ove direktore i zaposlene u školama privučete što više da budu u rangu državnih službenika, ne kvazi državnih službenika, nego pravih državnih službenika, onda ima pomaka za naše obrazovanje. U ovom trenutnom bezvazdušnom prostoru, loše nam se piše.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ovom amandmanu i ja sam dodao zapetu. To sam naučio od profesora Pavićevića, koji predaje, gle čuda, na Fakultetu političkih nauka. Ali, za razliku od ovde prisutnog koji takođe predaje na Fakultetu političkih nauka, gospodinu Pavićeviću se nikad nije otimalo da kaže da je obrazovanje dostupačno svima. Uvek je govorio – dostupno. Ovaj Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja treba, sem osnovnih i srednjih škola, da poseti malo i fakultete, da vide koji to profesori nisu ni za osnovnu, ni srednju školu, a kamoli za fakultet. Ovde prisutni fakultet, ovde prisutni profesor na fakultetu, koji je završio fakultet, iz čije grupe često kažu – ima fakultet, završio je fakultet negde u Mađarskoj, je dva upotrebio reč – zarez. Dakle, ako on ne zna srpski jezik, onda on za mene nije profesor univerziteta, on je za mene profesor na sveučilištu. Hvala.

Hvala lepo. Dužan sam vam skrenuti pažnju na povredu Poslovnika po članu 106. – poslanik može da govori samo o temi. Vi ste malopre razgovarali sa uvaženim ministrom, pa verovatno niste obratili pažnju, ali amandman poslanika Rističevića, koji on ima puno pravo da podnese kao narodni poslanik, sastojao se u dodatom zarezu. Mi smo čuli sve i svašta, ali nismo čuli zašto poslanik Rističević misli da je baš taj zarez presudan za kvalitet zakonskog rešenja u tom članu. Dakle, sledeći put kada bude obrazlagao svoje amandmane, molim vas da dva puta posveti pažnju o zarezu, a vas molim da ga pažljivo saslušate da li je pričao o bilo čemu drugom osim o zarezu. Hvala. Kad ste rekli zarez, sad je objasnio zašto stavlja zarez. Pažljivo sam ga slušala, pozvao se na profesora Pavićevića, a zašto vi imate problem sa poslanikom Marijanom Rističevićem? Mi imamo 1.200 amandmana, od tih 1.200 amandmana vrlo malo smo čuli suštinsko obrazloženje. To rade najčešće poslanici opozicije, ali rade i drugi. Naučite se da stvarno ne možete samo vi govoriti, imaju prava i drugi poslanici da stavljaju zarez, tačku zarez. Postoji predmet pravno normiranje i ono bi vam objasnilo koliko je Marijan Rističević u pravu, barem na državnom fakultetu se to učilo, na Sorošu već i nije. Ako želite, glasaćemo. Nemate prava na moje obrazloženje. Glasaćemo ako to želite.

Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 43. ovog zakona i ovaj amandman se odnosi na Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ja sam jednim od mojih prethodnih amandmana tražio da se ukine ovaj zavod i da je usvojen moj amandman, sada verovatno ne bih imao potrebe da obrazlažem. Znajući kako funkcioniše ova Vlada, onda sam podneo amandman na ovaj član, i to na jednu njegovu tačku gde sam tražio da se Centar za međunarodno-nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove ukine, makar ako nećete da ukinete ceo zavod, da se ukine ovaj centar, jer on u suštini ništa ne znači i ničim se ne bavi. U obrazloženju amandmana, zbog čega je odbijen, stoji da je odbijen iz razloga što se on koncepcijski ne uklapa u predloženi zakon, ne uklapa se u koncepciju zakona. Imajući u vidu ono što je maločas govorio ministar, baš kada su u pitanju ovi zakoni, da su ti zavodi predimenzionirani sa brojem zaposlenih i čuli smo od ministra, što je pohvalno da je on učinio nešto po tom pitanju, da je smanjen broj zaposlenih i čuli smo, nažalost, jednu činjenicu koja ne ide u prilog našem obrazovanju, a to je da tamo vlada nepotizam, da je bilo zapošljavanja rođaka itd. Ta sama činjenica ne bi bila najstrašnija po sebi, ali obično nepotizam prati i neznanje. Znaju oni da su rođaci, ali onaj koji je zaposlio svog rođaka zna da on nije nešto mnogo sposoban, pa se ne može iskazati na nekom drugom mestu i stavio ga je tamo gde je bio u poziciji. Dakle, gospodine ministre, smatram da ste trebali da prihvatite ovaj amandman, jer ovaj centar sam po sebi ništa ne znači.

O besplatnim udžbenicima koji su ogroman teret za građane Republike Srbije, na prosečna primanja porodice, gospodine Krasiću, koje je 57 hiljada dinara, roditelji moraju da kupuju knjige za decu koje su između 10 i 17 hiljada dinara, komplet. Ako neko ima dvoje ili troje dece, vidi se prostom računicom, to je praktično nemoguća misija. Taj trošak bi trebao da nosi budžet Republike Srbije. Ko god kaže da to nije moguće, da nema novca u budžetu, jednostavno nije tačno. Za svih 560 hiljada đaka u osnovnim školama i 260 hiljada đaka u srednjim školama trošak udžbenika bi bio 0,23% budžeta Republike Srbije. Ako pogledamo samo, recimo, Beograd, da se nabave udžbenici za svu decu u osnovnim školama u Beogradu, to košta oko tri miliona evra. To je manje nego cena jarbola. Da se nabave udžbenici za svu decu srednjih škola, to je manje od dva miliona evra i to je cena fontane, manje od cene fontane. Sva naša deca u dijaspori dobijaju knjige od škola u koje idu. Pobegli su sa svojim roditeljima iz zemlje zašto što je loša vladavina u Srbiji, imaju jako loše uslove, loše zarade, nema posla osim jeftinih radnih mesta. U dijaspori dobijaju udžbenike od škola. Dovedete dete u školu, dobije udžbenike, ne samo severna Amerika, EU, nego i Rusija, a čuli smo danas u raspravi i Bocvana. Znači, ovo je moguće platiti, ali je pitanje zašto Vlada ovo ne radi, ako je zaista natalitet bitan? Zbog čega su važniji jarboli i fontane, nego naša deca? Za natalitet je bitno da roditeljima stvorimo uslove da imaju decu, svi oni koji žele da imaju decu da mogu da ih imaju, da imaju ekonomske uslove da to ostvare.

Sada da sedim kao poslanik rekla bih povreda Poslovnika, pošto amandman ne odgovara tekstu Predloga zakona koji se traži da se menja. Potpuno dve različite materije, veze nema sa životom. Ne znam kako ste to na odboru to uopšte pustili.

Međutim, kada pričamo o ovim zavodima i ovim centrima, ministre, sve ste to mogli da objedinite i da radite u ministarstvu i ništa se ne bi izgubilo na kvalitetu. To moram da vam kažem, čak bi vam bili bliže, bili bi vam pri ruci i ne bi mogla da se dešava opstrukcija, koja se verovatno dešava, jer po definiciji birokratija pravi opstrukciju, pošto oni kažu da su zimzeleni, a mi svi drugi smo listopadni. Sve ove naše amandmane koji se odnose na ove posebne organizacije treba u tom smislu da tumačite. Znači, ovo je izvorno posao državne uprave koji treba da se radi u Ministarstvu prosvete. Opet koristim priliku da podsetim. Znači, poslovi državne uprave u oblasti obrazovanja i prosvete se dešavaju na svakom kvadratnom milimetru Republike Srbije istog kvaliteta, pod istim uslovima i na isti način. Gledajte u sledećoj etapi da što više izbacite lokalnu samoupravu u onome što je državno školstvo. Sve gde može lokalna samouprava da se uključi u obrazovni proces jesu lokalne specifičnosti iz oblasti geografije, neke lokalne istorije i nečega što je plus, jer obrazovanje u Srbiji je u istom položaju kao i socijalna politika i svi koji rade u socijalnoj politici jesu državni službenici. To što se prenosi lokalnim samoupravama ili što se jedinicama lokalne samouprave dozvoljava da iz svojih budžeta daje nešto dodatno, to je socijalna zaštita plus, a ministarstva garantuju za ono što je državna obaveza. Stvarno se ta nit izgubila u ovom Predlogu zakona.

Zahvaljujem.

Moram još jednom, javnosti radi da podsetim, da sve to meni liči kao kad opljačkaju čoveka, pa onda kukaju na njegovu štetu. Kao kad počine razbojništvo, pa onda saosećaju sa onim nad kojim je počinjeno razbojništvo. Ako je neko otpustio 400.000 radnika iz privrede, a pri tome uvećao javni sektor, on je oštetio njih za plate 180.000.000 evra svakog meseca, ali oštetio je i državu za 36.000.000 PDV-a svakog meseca, ili 432.000.000 godišnje. Na doprinosima penzionere i RFZO, zdravstvo, za bolnice, škole, opljačkali su za dodatnih 1.200.000 evra godišnje. Zato ja to, zbog građana, nazivam, po meni sasvim opravdano, udruženim zločinačkim poduhvatom nad, tada, nezaštićenim narodom od strane prosvećenog zla, koje je sadržano u stranci bivšeg režima i u stečajnim upravnicima koji su nemilice harali i pljačkali ljude i sada, tobož, oni nude besplatne udžbenike. Ukazujem na povredu Poslovnika član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, kao i svaki prethodni put o dodatom zarezu ni jedna jedina reč, što znači da prethodni govornik nije obrazložio svoj amandman. Samim tim je prekršio još jedan član Poslovnika, a to je 158. stav 1. u kome se kaže da, između ostalog, svojim amandmanima poslanicima predlažu unošenje novih odredaba, odnosno da oni na neki način doprinose da ovaj zakon bude kvalitetniji.

Od njega nismo čuli da u svojih dva minuta, koliko je imao pravo da obrazlaže, po Poslovniku, nije govorio o tome koji doprinos za kvalitet ovog zakona ima dodati zarez, već smo slušali o nekim drugim stvarima i kao i svaki put… Ne cenzurišem, ali bismo voleli da čujemo to obrazloženje koje bi poslanik dao o tome kakav…

Dakle, nismo čuli kakav je doprinos kvalitetu zakona… Potpuno razumem vašu poslaničku grupu, vaš pokret, jer Marijan Rističević uglavnom kritikuje vaš poslaničku klub. On ima na to pravo, znam da vas to nervira i zato zloupotrebljavate povredu Poslovnika. Imam pravo da vam oduzmem dva minuta od vašeg vremena, jer imate toliko amandmana, da imam pravo na to, ali neću. Pročitaću amandmane vašeg predsednika. To je obrazloženje, nemate pravo na to. Jer amandmani koje je predložio ne odgovaraju tekstu Predloga zakona koji on traži da se menja. Znači, to je jedna sprdnja sa parlamentom i nisam reagovala, a vi sada reagujete jer vas nervira poslanik Marijan Rističević. Nema smisla stvarno, počeću da čitam amandmane vašeg predsednika i tekst Predloga zakona nema veze sa životom jedno s drugim, a slušamo to čitav dan i oduzeli ste pravo poslanicima zbog oduzimanja vremena i pričanja jednog te istog da diskutuju o drugom važnom zakonu.

Na član 44. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić. Na član 44. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo su prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Amandman kojim se posle člana 44. dodaje član 44. podneo je poslanik Saša Radulović. Na naslov iznad člana i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić. Radi se o ovom Centru za ispite. Ako smatrate da obrazovanje jedne organizacione jedinice u okviru Zavoda, kao posebne organizacije, možete da obezbedite kvalitet, sigurnost, pouzdanost i sve druge atribute za nešto što je kvalitet, iskustvo kaže da do sada nije to baš tako obezbeđeno. Gospodine Šarčeviću, moram da vam skrenem pažnju, ovde se u raspravi čulo sve i svašta, i kritike i pohvale, ali prava baza za ovo što mi zovemo obrazovanje jesu državni univerziteti, ali oni su baza i za privatno obrazovanje i za privatne fakultete i visokoškolske ustanove. Pa, kada pričate o kvalitetu ili lošem kvalitetu u kontinuitetu, onda imajte u vidu ko im je bio učitelj. Pa, kada vidite ko im je bio učitelj, onda otvarajte oči kada preuzimate njihova stručna i kompetentna sagledavanja, jer oni imaju potrebu tu da se ugrade. Ja sam samo jedan koristio – kompetentnost. Imate tamo svega i svačega što odudara i pojmovno i logički od nečega što ljudi koji žive ovde mogu da shvate. Tako da, u obrazovanju imate i suviše mnogo ljudi koji se korist polustranim rečima i prikrivaju suštinsko neznanje u ovoj oblasti. Kako ćete vi da se iskobeljate iz ovoga, ne znam, ali i vama i svakom sledećem želim puno sreće i nek vam Bog pomogne.

Na član 45. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo, vrlo kratko. Ne dodajem samo zapetu. Ko čita amandman, predlažem ceo amandman i tu zapetu koju vidite kao promenu u celom tekstu jednog amandmana, za razliku od njihovog šefa, ja sam naučio makar šta sam predložio. Mene nije sramota da naučim nešto od Pavićevića. Drugi treba da uče od mene, a ovde ima i profesora univerziteta koji to ne znaju. Hvala. Hvala. Na član 45. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Dobro, pored toga što je važno da imamo besplatne udžbenike za svu decu, važno je i da Centar za ispite vodi računa da ispiti budu pristupačni svoj deci. Podnela sam amandman u odnosu na ovaj član takav da se pored ove tačke u stavu 1. da Centar učestvuje u planiranju strategije i metodologije sprovođenja ispita, dodala da prilagođava metodologiju u sprovođenju ispita za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i učenike kojima srpski jezik nije maternji. Amandman je odbijen, a u obrazloženju stoji da se inače to podrazumeva i da centar može da obavlja, u okviru svojih stručnih poslova i ovo, pa može, ali neće, u tome je problem. Zbog čega je važno da afirmativno govorimo o ovim stvarima? Zato što kada kažete obrazovanje je dostupno svakom detetu, ja vas pitam da li je svako dete i dete koje ne vidi, da li je svako dete i dete koje ima disleksiju, dizgrafiju, poremećaj spektra autizma, dete Romske nacionalne zajednice, dete koje recimo u nekom trenutku preživljava razvod roditelja, itd. Naravno da nije. Mi kada kažemo svakom, mi najčešće mislimo na prosečno dete, pa samim tim i kada izrađujemo metodologiju izvođenja ispita, to se radi za prosečnu decu. Dakle, važno je, zbog toga da postoje brojni drugi afirmativni zakoni, ne bi postojali posebni zakoni za zapošljavanje određenih ugroženih grupa, jer mi kao što znamo i po Ustavu svako ima pravo na rad, ali taj svako npr. nisam ja, nisu drugi ljudi iz osetljivih društvenih grupa prepoznati.

Povreda Poslovnika, da li mi dozvoljavate? Ne, ja ne želim da diskutujem po amandmanu poslanice Mihajlovski. Niste me dobro razumeli. Hvala. Amandman kojim se posle člana 45. dodaje član 45a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. Želela sam u stvari da diskutujem po amandmanu koji je podneo poslanik Saša Radulović i da skrenem pažnju svim poslanicima koji su se možda umorili od mantre koju on izgovara, da obrate pažnju kako izgledaju amandmani. Ono što mene zaista brine, da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dozvolio da na stotine ovakvih amandmana prođe u proceduru u parlamentu i da mi imamo izigravanje podnošenja predloga amandmana od poslanika Saše Radulovića. On opominje Marijana Rističevića danas nekoliko puta, i njegova poslanička grupa, zašto je on stavio zareze u svoj amandman. On nije ništa drugačije uradio od njihovog poslanika i hteo je da pokaže kako to izgleda kada Saša Radulović i poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo podnose amandmane. U članu 162. našeg Poslovnika piše – na pisanje amandmana primenjuju se jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. To za one neuke znači da amandman mora da odgovara tekstu predloga zakona na koji se odnosi, da kažete koji je cilj amandmana i kako vi to ispravljate amandman. Molim vas da uzmete, da pročitate tekst Predloga zakona na koji on priča šta god hoće i onda viče, vređa predsedavajućeg ko god tu sedi, i pravi nekakvu dramu i predstavu pred građanima kako je on sprečen u nečemu. On samo ismeva ovaj sveti dom i sprečava poslanike opozicije, pa i vladajuće većine da govore o tekstu Predloga zakona i jednog i drugog. Mi skoro moramo zbog Poslovnika da završimo sa raspravom, a on je sate i sate potrošio na šta? Imam prava da raspravljam o amandmanu.

Povredu Poslovnika molim vas. Molim narodne poslanike da ne dobacuju.

Znam da ovo boli, zato što poslanik Saša Radulović pisao makar šta. Slušajte sada ovo, povreda je člana 162. vi ga čitate kako jedan amandman treba da izgleda. Nemojte nama da držite lekcije. Znači on je govorio nešto o udžbenicima, čitav dan. Mi za vreme Tita smo morali da plaćamo udžbenike, naše mame i tate. Znači sve vreme obmanjuje građane Srbije. A sada druge strane piše ovako, ono što on hoće sa, kao besplatnim udžbenicima da ispravi.

Ako vam je to jedini argument za gluposti i budalaštine koje smo mi dužni dva dana da slušamo a građani Srbije su želeli da čuju ozbiljnu raspravu o dva ozbiljna zakona. Molim vas da ne prekidate narodnu poslanicu kada govori i ukazuje na povredu Poslovnika. Ne vidim šta je toliki problem da se dobacuje. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da tražim, jer smatram da je napisano nekoliko stotina amandmana koji nisu uopšte u skladu sa članom 162. i da je povređeno dostojanstvo parlamenta jer se neko na ovaj način odnosi prema predlozima zakona koji određuju sudbinu zaposlenih u školstvu, deci i roditeljima ove dece. Morate se dogovoriti Dušan Pavlović ili Vladimir Đurić [[Vladimir Đurić: Ja sam prvi tražio repliku.]] Vladimir Đurić. Izvolite. Dakle, ne može niko, pa ni Maja Gojković kao predsednica Skupštine nazivati diskusiju poslanika glupostima i budalaštinama. To je skaradno to što radite. Pustili ste je da priča dva minuta duže. Posle ste joj resetovali vreme, dali ste joj povredu Poslovnika, nije rekla po kom članu. To je nešto to opoziciji nedozvoljavate, pa nemojte dozvoljavati ni gospođi koja je grad Novi Sad zadužila za 300 miliona dinara. [[Isključen mikrofon.]] (Maja Gojković: Povreda Poslovnika. Nemojte, molim vas, da zloupotrebljavate govornicu. Molim predsedavajućeg, molim uvažene kolege, nemam ja problem sa tim što će poslanici da me vređaju zato što sam rekla da njihov predsednik poslaničke grupe ne zna da napiše amandman. Član 162, pa vi niste ni stigli još do 162. da bi znali da li dobro govorim ili ne govorim o povredi Poslovnika člana 162. Za sada smo se zadržali na 27, 104, 106, 103. Ne zna da napiše amandman, ali zna ovde da maltretira parlament, i kada mu nešto kažete ovde zna da vređa poslanika Maju Gojković. Hvala vam lepo, ali nećete mi oduzeti pravo da kažem građanima Srbije kako se odnosite prema parlamentu i kako se odnosite prema novcu građana Srbije, trošite ih danima, satima, a sami znate šta je napisano na ovim papirima. Molim vas da ne dobacujete. Moraću da vas opomenem, nemojte da dobacujete. Sačekajte na obrazloženje, nemojte da ste nervozni. Meni je žao što ne mogu ja da govorim iz klupe, ali jednostavno ni jedan amandman, ni obrazloženje nije bilo u vezi sa onim što je predloženo. Na naslov iznad član i član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Miljan Damjanović i Zoran Krasić. Izvolite. Gospodine Marinkoviću, ja ću izgleda da dobijem opkladu. Rekao sam da rasprava o ova dva zakona doći će do amandmana na član 51. zakona, i to je ta koncepcija u kojoj svi učestvuju. Član 46. govori o Centru za međunarodna nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove. Moram da vam skrenem pažnju da ste ovaj centar zamislili u okviru zavoda, kao posebne organizacije koja se bavi poslovima državne uprave. Naravno, ovo ste nasledili. Ali, gospodine Šarčeviću, zapamtite, pomoći će vam u budućem radu, nekada u zlatna vremena tačno se znalo ko može da komunicira sa inostranstvom i onda je došao ministar Svilanović i rekao – nema nikakve zaštite, mi ćemo da komuniciramo faksom, i kripto zaštita i sva tajna dokumenta više ne postoje, ide ovako. Danas vi imate situaciju u Srbiji da svaka institucija ima posebnu prohodnost prema inostranstvu. Neki put je to opravdano, a puno puta je to opterećeno obaveštajnim i drugim delatnostima. Ako meni ne verujete, pročitajte knjigu „Vikiliks mi javlja“, pa ćete videti koji su sve garagani iz vlasti Republike Srbije išli na ispiranje mozga, na podnošenje izveštaja, a imate i one velike izveštaje gde se zacrni ime špijuna koji radi za njih. Kada je u pitanju međunarodna saradnja, držite maksimalno pod kontrolom da vas ne uspavaju sa pričama o velikim parama koje dolaze iz EU, od toga nema ništa. Čuvajte obrazovni sistem koji odgovara nama. Odmah da vam otklonim jednu zabludu koju ste imali prilike da čujete, da onaj koji je protiv Bolonje, on je protiv naše dece. Nije tačno. Naš obrazovni sistem treba u tom obrazovnom akademskom smislu da bude napredniji kako bi naša deca bila sposobnija da prime specijalistička i sva druga periferna znanja da bi pretekla svu drugu decu. O tome se radi, to je glavna stvar. Vodite računa da i ovo malo što postoji prirodne inteligencije da se ne upropasti. I zatvorite ovaj prozor što landara. Da li neko želi reč? Dame i gospodo, pošto se situacija malo primirila, kao moj doprinos, odustajem od obrazlaganja.

Da li neko želi reč? (Ne.) Hvala. Na član 46. amandman je podnela narodan poslanica Branka Stamenković. Da li neko želi reč? (Ne.) Amandman kojim se posle člana 46. dodaje član 46a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Ne, ja ne želim reč, nego želim povredu Poslovnika na član 163, to je stav 4. Ne mogu da poverujem da je nadležni odbor dozvolio ovakav amandman, jer tačno u skladu sa prethodnim članom 161. i 162. govori se kako amandman treba da izgleda. Zaista smatram da ste povredili Poslovnik kao predsednik što dozvoljavate da amandman Saše Radulovića izgleda ovako. Znači, ovo je dvestoti, tristoti amandman Saše Radulovića u kome je na tekst Predloga zakona Centar za međunarodna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove ponovio tekst od prethodnih dve stotine amandmana. Znači, mene interesuje, molim generalnog sekretara da obavesti parlament koliko sednice ovakve vrste posle 18 časova koštaju građane Srbije, da znamo koliko bi mogli udžbenika mogli da kupimo za novac koji smo utrošili ovih dana. Izvolite. Član 103, gospodine predsedavajući, u kom piše da narodni poslanik može ukazati predsedavajućem na povredu u njegovom postupanju neposredno nakon što je povreda učinjena, na sednici na kojoj je učinjena. Maja Gojković prebacuje vama za nešto što se desilo na Odboru pre dva ili tri dana i to se nije desilo na ovoj sednici sada. Osim toga, vas oslovljava kao da ste predsednik Skupštine, a ona je predsednica Skupštine. Po drugim članovima našeg Poslovnika, ona nije smela da stavi na dnevni red akt koji nije pripremljen u skladu sa Poslovnikom. Dakle, ako ima bilo kakvih propusta, ona je za njih kriva, a sada ne može na to da vam ukazuje, jer je do tih propusta došlo pre dva dana na sednici Odbora, a ne sada kada ona zloupotrebljava pravo da na to ukazuje samo zbog toga što je očigledno sve dozvoljeno u ovoj Skupštini. Koleginice Jerkov, to što je predsednik parlamenta, to ne znači da kao narodna poslanica ne može da ukaže i nema pravo da ukaže na bilo kakav propust i povredu Poslovnika. Nema potrebe za diskriminacijom. Hvala. Pustite ih neka viču, nek mi ne daju da govorim, nije problem uopšte. Nije problem. Sama poslanica je rekla – po neposredno učinjenoj povredi. Neposredno učinjena povreda je diskusija o amandmanu koji nije u skladu sa zakonom i koji ne traži da se izmeni član zakona na koji se odnosi, takvih 200, 300 amandmana. Dajte poslanicima neka vide. Nije nikakav problem, nego me niste pitali, predsedavajući, da li želim da se izjasnim o povredi Poslovnika, nego ste dali reč Aleksandri Jerkov. Ja znam da me ona ne podnosi, ne podnosi kad ja govorim, ali ja govorim samo istinu. Ovo je besmislenih nekoliko stotina amandmana. Građani Srbije moraju da znaju istinu. Građani Srbije moraju da znaju istinu. To je ponižavanje parlamenta i mi smo svi svedoci. Čekala sam Saša Radulović da priča satima i satima dva dana da pokažem kako izgledaju njegovi amandmani jer su Marijanu Rističeviću ovi poslanici preko puta rekli da nema prava da stavlja zarez, a njihov predsednik radi ovo. Znači, parlament se ponižava i tražim da se glasa o tome. Niste vi krivi, ali parlament jednom mora da glasa i o ponašanju poslanika koji vas navode da uradite ovo. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, 161, 162, 163. i 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Zamislite, drage moje kolege, Skupština nikada ne zna, poslanici ne znaju da li će amandman biti izglasan ili neće, to je ispravka jednog člana zakona, tog člana. Sada zamislite da nekom srećom, bolje reći nesrećom, mi usvojimo amandmane Saše Radulovića, da usvojimo 1, 2, na član 3, na član 4, na član 5. Amandmani metodološki moraju da budu ispravni, da ukoliko ih usvojimo moraju da budu ugrađeni u zakon. Ako se desi da dođe do neke male nesuglasice, onda odbor svojim amandmanom to usklađuje. Sada zamislite da na svaki član usvojimo amandman Saše Radulovića, to je pravo Skupštine, na šta bi taj zakon ličio. Zato mislim da je opravdana intervencija, a ta povreda se dešava i sada neposredno, jer mi ne možemo znati, ja nisam član tog odbora, ne možemo znati šta je odbor prethodno učinio. Sada da vidimo da predsedavajući to stavlja u raspravu u pojedinostima, i zato ja tvrdim i tražim da se o tome glasa, da je došlo do povrede Poslovnika ovog trenutka jer su metodološki neispravni amandmani pušteni u proceduru i ukoliko bi ih usvojili, a pravo Skupštine je da usvoji sve te amandmane, zakon ne bi ličio ni na šta, ne bi bio sprovodljiv jer bi bio sastavljen od 200 identičnih članova. Nadam se da i ovi fakultetski obrazovani, profesori sa Fakulteta političkih nauka, su nešto naučili. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženog advokata i poslanika Konstantinovića, on je pravnik, on će me razumeti. Član 164. predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona i nadležni odbor razmatraju amandmane koji su podneti na Predlog zakona i predlažu Narodnoj skupštini koje amandmane da prihvati, koje da odbije. (Aleksandra Jerkov: Kad je ovo učinjeno.) Da, učinjeno je, gospođo Jerkov, car je go. Čekali smo da prođe dva dana, da kažemo da je car go. Ja se zahvaljujem Vladi Republike Srbije, bukom nećete zastrašiti nikoga. Zahvaljujem se vama ministre, što niste prihvatili ove amandmane jer bi doveli parlament u strašan problem. bi usvojili 300 amandmana koji nemaju veze sa životom, koji govore 300 istih amandmana, koji nemaju veze sa materijom koju navodno treba isprave ovi amandmani. Mi bi imali 300 puta amandman koji glasi da deca imaju pravo na obrazovanje, što piše i u Ustavu, i da u predškolskim ustanovama jedan vaspitač može maksimalno da vodi grupu od 15-oro dece, neki put napiše 20-oro dece, ali vi bi onda izbrisali npr. šta znači i šta podrazumeva Centar za međunarodna nacionalna ispitivanja i razvojno istraživačke poslove. Hvala vam što ste odbili ove amandmani, ali odbor mora da vodi računa da ne sme niko ovako da se ponaša pa ni Saša Radulović. Ovo je besmisao, ovo ne sme da dozvoli jedan parlament koji drži do sebe i da priča roditeljima kako će dobiti besplatne udžbenike, a u stvari se dva dana poigrava sa nama i poigrava sa mogućnošću da pišemo zakone, da se mi kao poslanici odgovorno ponašamo, da predlažemo amandmane koji mogu da poprave materiju. Hvala vam puno i tražim da se glasa, kao opomenu za ono što se desilo u ovom parlamentu sa ovim zakonima. Hvala. Član 32. - potpredsednici Narodne skupštine pomažu predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga. Verujem, gospodine Marinkoviću, da je vama neprijatno iz poštovanja prema vašim koalicionim partnerima, da objasnite predsednici o čemu se radu, da ću vam vrlo rado pomoći. Radi se o tome da smo mi na početku ovog saziva pokušavali da ukažemo na manjkavosti Poslovnika, ali da smo stalno kao argument dobijali – pa, nismo ga mi doneli, doneli su ga oni pre nas. Mi sada, upravo vašim sredstvima pokazujemo kako izgleda kada se lošim Poslovnikom obesmišljava rad Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, ako nekome nije jasno šta mi večeras radimo, evo pogledajte kako se ponaša predsednica Skupštine, imali ste građani prilike da vidite, maše papirima pred kamerom koja je uključena, dakle mi ovde samo pokazujemo kako vi nad nama vršite nasilje već godinu dana, primenjujući ovaj loš Poslovnik, pa smo samo pokušali i vama i građanima da objasnimo zbog čega vam besmisleno i zbog čega je podhitno potrebno promeniti ga. Hvala. Hvala poslanice. Hvala vam puno, pomogli ste i sami ste priznali da ste hteli da izigravate ovaj parlament, da ste namerno pisali na stotine amandmana sa potpuno istim tekstom bez obzira na tekst Predloga zakona. Poslanička grupa Dosta je bilo je napravila cirkus od ovog parlamenta. Cirkus ste napravili. Tri stotine amandmana sa istim tekstom koji ne odgovaraju uopšte tekstu Predloga zakona niti članovima koje želite da menjate. Ovo je sramota za jedan parlament. Mislim da smo građanima Srbije kazali šta je prava istina. Hvala vam puno, a tražim od generalnog sekretara da mi kaže koliko je koštalo ovo produženje sednice da možemo građanima Srbije da kažemo koliko bi besplatnih udžbenika njihova deca mogla da dobiju da nije Saše Radulovića.